Další návrh je D1. Stanovisko pana ministra?

Moment.

Prosím, máte slovo.

Poprosím o stanovisko pana ministra. Stanovisko garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.